Vážený téměř vždy nepřítomný ministře zemědělství, já mám na vás dva dotazy týkající se investic, zakázek Lesů České republiky.

Tak by mě zajímalo, jestli je tento plán správný, nebo tato informace správná, jestli Lesy České republiky počítají s investicemi v zahraničí a případně v jakém objemu. A dál by mě zajímaly zakázky společnosti Kloboucká lesní za posledních šest let, jakých tendrů se zúčastnila a jestli je pravda, že společnost byla vybrána, aniž by nabízela nejlepší ceny. Podle mých informací se nabídky cenové pohybovaly, třeba že skončila na druhém, čtvrtém, nebo dokonce šestém místě. Přesto byla vybrána. Je tady jisté podezření, že prokuristou této společnosti je bratr generálního ředitele Lesů České republiky, a tak chci vyvrátit všechny mýty, že by snad došlo k nějakému nekalému jednání.

A máme tu tedy interpelaci číslo 29, zkušený tandem, svoji interpelaci přednese pan poslanec Hovorka Ludvík na ministra zdravotnictví Ludvíka Miloslava. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji.

Zkušenost, kdy nemocnice nakupují léčiva nebo zdravotnické prostředky a potom dostávají část ceny ve formě zpětného bonusu, protože vykazují zdravotním pojišťovnám za takzvané maximální ceny, číselníkové ceny, je podle mě velmi komplikovaná a ten systém znepřehledňuje.

Takže proč by to nemohlo dělat Ministerstvo zdravotnictví? Děkuji.

Jeden z nich je skutečně ten, že ne všechny nemocnice dodržují zákon, že platí do 30 dnů.

Upřímně řečeno, nezdraží to náklady zdravotnictví ani o korunu, ale můžeme to zprůhlednit.

Musíme propočítat, jestli to skutečně tuhletu věc přinese.

To je jedna z věcí, z kterých nemám radost, protože představa, že celá úhradová vyhláška příštího roku, nebo to navýšení padne na to, že se prostě tímto způsobem bude vidět na ty ceny, tak ta mě netěší.

Paradoxně ještě musím říci, že z hlediska finanční kontroly se ta nemocnice chová špatně. A tady ta možnost není.

Nic jiného.

Děkuji, pane ministře. Ptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku. Má, prosím. Děkuji.

To si myslím, že za celou tu dobu je velmi málo.

Nemusí to být jenom třeba řetězec AGEL, ale myslím si, že něco podobného může fungovat i pro státní nemocnice.

Tak, bude ještě reagovat pan ministr?